Pane ministře, prosím. Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, spolu s návrhem zákona o veřejných dražbách vstupuje do druhého čtení i doprovodný změnový zákon, to jest návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.